Ale to by se mi stalo už ve výborech, kdybych si tam nenaplánoval možná byť 100 milionů korun. Ale tady prostě chyběly desítky miliard, takže to byla jednoznačně chyba. Byla to chyba ministra financí, byla to chyba Ministerstva financí a v tu chvíli to samozřejmě prostě je i chyba vlády, že tam nemá takhle zásadní částku vůbec naplánovanou.

To je nepochopitelné. A každý z nás by dostal strašnou sodu za to, kdybychom v té opačné pozici tohleto tady hájili a dneska jsme tady stáli, respektive seděli teď momentálně, na vašem místě a vy byste tady mluvili od tohoto stupínku a samozřejmě zcela oprávněně byste nám vyčítali, co jsme to za vládu, která není schopna naplánovat řády třeba vyšších desítek miliard korun. To znamená, znovu, je to podcenění, je to hrubé podcenění té situace a bylo by velmi levné a pokrytecké to dneska svádět na nás, že my tady kvůli tomu zdržujeme, když to byly věci, které se nedaly odhadnout. Nedaly se odhadnout věci covidu, kdy jsme skutečně čelili a už to tady myslím také pan Babiš říkal. Ano, my víme, že máte složitější situaci určitě, protože jsou tady dopady války, ty se velmi těžko odhadují, na druhou stranu my jsme úplně stejně měli dopady covidu, což také v té chvíli byla situace kritická, nikdo nevěděl, jak to dopadne, nikdo nevěděl, jak se to bude vyvíjet, a také jsme si s tím nějak museli poradit a také jste nám to samozřejmě neulehčovali, také jste měli celou řadu připomínek, jak to máme vidět, jak jsme to měli předpokládat, jak jsme měli být připraveni.

Ano, mohli jsme se bavit a dohadovat o tom, v jaké to bude částce. Koneckonců i Národní rozpočtová rada o tom mluvila, upozorňovala na to třeba v prosinci. Samozřejmě na to upozorňovala i opozice. A je důležité si ty částky skutečně říct, protože ten rozpočet byl určitě zatížen vysokou mírou nejistoty a rizik a určitě tam hrálo roli i to, že tam byla nějaká psychologická hranice deficitu, pod který jste se nechtěli dostat. Koneckonců možná si vzpomenete i na debaty o té částce 50 miliard korun, která se týká Státního fondu životního prostředí, kde tam taky ty peníze visí ve vzduchu. Já jsem o tom mnohokrát mluvil, nikdy jsem vlastně nedostal odpověď kde ty peníze jsou, jak se do toho rozpočtu dostaly, proč tedy uměle snižují ten deficit, odkud přijdou?

A úplně stejné je to tady. A není to jenom hra s čísly, protože ta čísla mají pak úplně konkrétní dopad právě v tom, co teď řešíme, protože kdyby to bylo naplánované, bylo to dobře naplánované, nebo nějak aspoň naplánované, tak samozřejmě teď nejsme v situaci, že máte velký problém s tím ty peníze najít. Ale znovu, v částce deficitu, ale především, když to porovnáme s příjmy státního rozpočtu, které, jestli se dobře pamatuji, jsou přes 2 000 miliard, 2 200 miliard na ten letošní rok, tak ta částka není rozhodně zásadní. To znamená, nechci už se vracet k tomu, co tady padlo několikrát. Musím říct, co pro mě bylo taky docela neskutečné poslouchat, že výplata řádného nároku, který vychází z legislativy, by se snad mohla stát hospodářskou škodou.

Ale znovu, když se podíváme na tu sumu, tak byste si s ní opravdu měli bez problémů poradit.

Do toho rozpočtu jste si přidali další výdaje, další ministerstva, další lidi a tak dále a tak dále. A nakonec ve finále začnete říkat, že to není samozřejmě konec. A určitě se čekalo na to, až skončí prezidentské volby, protože by to opravdu tenkrát mohlo posílit kandidáta Andreje Babiše proti zvolenému prezidentovi, a teď se to teprve začne hrnout.

Tady se lišíme a tady tedy žádný kompromis opravdu nevidím.

Já jenom připomenu, že pro tu skupinu důchodců, nejen pro tu skupinu důchodců, ale ta skupina důchodců je specifická, tak ta inflace je tažená především cenami energií, které dopadají do všeho, dopadají do bydlení, do ceny vody, do ceny elektrické energie, do ceny tepla a potravin. A domácnosti důchodců jsou ze své podstaty nízkopříjmové a i po valorizaci mají ten poměr průměrné mzdy na úrovni poloviny průměrné mzdy. Je prostě zřejmé, že ta inflace nejvíce zasáhla právě ty nejchudší domácnosti, a právě jim nejvíce vzrostly životní náklady. A ti obyvatelé s vyššími příjmy mají víc možností, jak ty následky inflace krotit, jak si s tím poradit, jak si třeba i nějaké peníze přivydělat, ale důchodci tu možnost nemají, nebo ji mají velmi omezenou. Je to nepochybně velmi zranitelná skupina. Vy to víte dobře.